Kdy dojde k rozšíření možnosti setkávání, kolik osob by se mohlo v dalších vlnách setkávat?

A jak bude probíhat další spouštění registrací k očkování? To byla vlastně všeobecná otázka. Budeme postupovat s registracemi tak dlouho, dokud tady nebude takový dostatek vakcíny, že si přijdete k svému doktorovi a ten vám vakcínu píchne. Bude se postupovat jako na Slovensku podle věkových skupin? Ano, zatím budeme postupovat především podle věkových skupin, pokud tam nebude nějaká drobná prioritní skupina, jako je třeba krizová infrastruktura a podobně.

Platí stále to, co jsem říkal předtím.

Prostě v medicíně se nedá všechno říct u konkrétního člověka na 100 %.

Pro nás je samozřejmě školní docházka prioritou, takže ta by měla být ze začátku.

A jak se na to dívá tady policie o tom už jsem mluvil, že nemůže zasahovat. Myslím, že to je její problém, a určitě bude zasahovat tam, kde uvidí, že ten zásah je potřeba.

Je to nejjednodušší jak pro uživatele, tak je to nejjednodušší i pro logistiku.

To není zas tak úplně jednoduché a my nechceme rozjíždět v tomto okamžiku, třeba tento týden, systém, který by nefungoval.

Dovedu si představit, že tak může být drahá odběrová souprava, ale to, co probíhá v laboratoři, je v řádu stovek korun, pokud člověk má opravdu tu metodu extrémně levnou, ale někdy se to blíží i tisícovce.

Platí to, co jsem tady říkal: data ano, ale datumy ne. My jsme to konzultovali s Ministerstvem školství. Já jsem v kontaktu s ministrem školství víceméně několikrát denně, konzultujeme různé věci, které jsou potřeba pro naše rozhodování.

Ptáte se, proč ve školách a školkách testujeme dvakrát týdně a v závodech pouze jednou týdně antigenními testy.

Na druhou stranu jednoznačně preferujeme investovat do očkování, protože očkování je to, co nás chrání proti virové infekci, a to je opravdu naší primární prioritou. Další prioritou je ochrana rizikových pacientů v počáteční fázi onemocnění, kdy existují dnes monoklonální protilátky, které umožňují potlačení virové infekce tak, aby nenapadla důležité orgány, třeba plíce, a aby pacient, který je rizikový, se nedostal zbytečně k hospitalizaci do nemocnice nebo nedejbože na jednotku intenzivní péče.